Záštitu opět převzala Hospodářská komora České republiky, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců České republiky. V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí, nejen podnikání.